Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat.

Já chápu, že situace je napjatá, ale požádal bych všechny, aby se usadili na svá místa podle zasedacího pořádku a umožnili pokračovat projednávání.

Děkuji.

O návrhu paní Heleny Válkové... Pan kolega tady... nevidím předsedu klubu. Klid prosím.

Paní poslankyně říkala, že hlasovala pro, ale chtěla se zdržet.

Chápu kolegu Černohorského, ale vždycky, i když to jednotlivý poslanec nebo poslankyně neřekli v souladu s jednacím řádem a požádali Sněmovnu o hlasování, bylo jim vyhověno. Bylo jim vyhověno tím, že se hlasovalo. Já, který pro to nikdy nehlasuje, si myslím, že to může takto tvrdit. Dále se hlásila s přednostním právem poslankyně Pekarová, kolega Bartošek. Já jim dám slovo, protože mají přednostní právo. Ale než vám dám slovo, paní předsedkyně, opět požádám sněmovnu o klid. Ne, ještě nemáte slovo.

Neznamená, že když někdo odmluvil, že tady bude rušit ty, kterým bylo slovo uděleno. Děkuji za slovo. Domnívám se, že ta formulace, kterou zvolila poslankyně, vůbec nebyla v souladu s jednacím řádem, abychom mohli hlasovat o její námitce.